Připomenu, že ještě před pár týdny mluvil o tom, že do konce roku se nic takového neplánuje. To je jasným příkladem toho, že vládní kroky nejsou promyšlené.

K pomoci v rámci dočasného krizového rámce přitom vyzýváme opakovaně už několik měsíců. A tak je to vždy, ta pomoc opět přichází pozdě. Firmy už padají, protože doteď byla pomoc nulová.

A tak bych mohla pokračovat.

Končí pekaři, zavírají se desítky prodejen potravin. Končí potravinářské firmy, jatka, restaurace. Sklárny přerušují výrobu. Víte to vůbec? Víte to? A tak bych mohla pokračovat.

Bohužel pro nás pro všechny. Nemám z toho radost, byť jsem v opozičních lavicích. Důvod je ten, že prostě vaše vláda reaguje extrémně pozdě. Ministři jsou neakční, neoperativní a vaše opatření se železnou pravidelností přicházejí o několik měsíců později, než je navrhuje naše stínová vláda. Nestěžuji si, pouze to tady shrnuji a opakuji.

Pamatuji si hlasování o důvěře této vládě, asi si také vzpomínáte, není to tak dlouho. Jednání to bylo dlouhé, ale všichni poslanci hnutí ANO vystupovali s věcnými projevy a měli konkrétní dotazy.

Zpětně si teď uvědomuji, jak moc toto bylo symbolické. Arogance se stala v podstatě synonymem vaší vlády. O nějaké komunikaci mezi vládou a opozicí nemůže být ani řeč. Slyšela jsem pana předsedu Michálka, který v jedné z televizních diskuzí říkal, že oni coby opozice přicházeli s návrhy a naše vláda je často zohlednila. Ano, je to tak, pane nepřítomný kolego. Často jsme opozici naslouchali.

Pak je vydává za své, což by nám nevadilo, hlavně že je udělá. Vzpomínám si, taky to teď běhá po sítích, nebrala jsem si to sem, ale možná jste to někteří viděli, projev pana premiéra Fialy v době, kdy byl lídrem největší z opozičních stran.

Už tehdy nám všem ale mohlo dojít, že vládu budou kauzy zatěžovat pravidelně.

Nepožadovali jsme, aby hnutí STAN skončilo ve vládě, ale pokud se ukázalo, že vlivní členové a spolupracovníci jsou napojeni na mafiánské struktury, sedí ve vazbě a jsou vyšetřováni policií, tak je přece nad slunce jasné, že šéf takové strany nemůže vést rezort, pod který spadá přímo policie. A můžete to, pane ministře, tady opakovat donekonečna, ta pachuť v občanech prostě zůstane, běžte se jich zeptat. I pokud by to měl být ten nejčestnější člověk na světě, tak v té funkci skončí už jen kvůli tomu, aby o vyšetřování nemohly být žádné pochybnosti. Vy jste to neudělal, pane ministře.

Už tehdy zaznívaly na našem klubu hlasy, že je na čase vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Šlo především o to, jakým způsobem přistupovala vláda k pomoci lidem, ale i firmám. Všichni jsme měli v paměti, jak dopadlo naše první předsednictví.

Kroky k pomoci lidem během léta? Kroky k pomoci firmám během léta? Nula.

Upřímně, nějak se mi tomu nechce věřit. A to ani nemluvím o doporučeních, která jste údajně měl mít, což se ukázalo, že není tak úplně pravda.

Už to samo o sobě by mělo být důvodem k vaší rezignaci. Vaše jednání ale minulý týden přikryla i vláda. A na základě čeho? Na základě čestného prohlášení člověka, který byl také součástí kauzy Dozimetr! Opravdu se může někdo divit, že tu dnes řešíme nedůvěru této vládě?